Takže já samozřejmě nemám k dispozici stejná čísla jako paní ministryně, je pro mě velkou neznámou to číslo 30 klientů na den.

Z terénu je veliké volání o pomoc. A já se pak ještě dostávám k jedné oblasti, na které je vidět, že nerozumím rozhodnutím této vlády. Jsem ráda, že tady je pan ministr zdravotnictví.

Bez testování se jako země nehneme.

Já se proto obracím na pana ministra takto osobně tady ve sněmovně, že existuje občasná skupina k tomu tématu kolem testování, ale není formálně ustavená. Ale nemá ty pravomoci, aby řekl, kdo budou členové. Jaké všechny skupiny, obory, aktéři toho testování budou zahrnuti.